Dále oblast sociálního pojištění, neboť bez výslovné úpravy nelze předpisy v oblasti sociálního pojištění vztáhnout na evropské pověřené žalobce. A dále adaptaci trestního řádu tak, aby v souladu s nařízením evropští pověření žalobci i evropští žalobci měli k dispozici stejné prostředky jako vnitrostátní státní zástupci a měli možnost získávat veškeré relevantní informace ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako státní zástupci. Vedle změn, které souvisí s uvedeným úřadem, návrh obsahuje změny trestního zákoníku, které jsou předkládány za účelem zajištění slučitelnosti českého právního řádu se směrnicí.

Věřím proto, že předložený návrh zákona podpoříte a umožníte tak, aby Česká republika dostála svým mezinárodním závazkům. Děkuji za pozornost.

Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 337/1 až 3 a prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Marek Výborný, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, co je předmětem a meritem této novely, tady docela podrobně bylo představeno v prvním čtení, pokud se nepletu, ještě s panem ministrem Kněžínkem, a teď to dobře zopakovala i paní ministryně Benešová. Bylo to nejprve 20. února a 20. března tohoto roku, kdy vždy došlo k přerušení projednávání, a to zvláště v kontextu se změnou zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, kde se řeší také sdílení majetku, Česká republika kdy může sdílet s cizím státem, nebo uzavřít dohodu o sdílení majetku s cizím státem v případě, že tento majetek byl získán výkonem uložené trestní sankce v trestním řízení, které je vedeno v České republice, a tam, kde byla poskytnuta nějaká významná mezinárodní justiční spolupráce. Nakonec jsme se dobrali ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti k nějakému řešení, které bylo projednáno a schváleno na jednání ústavněprávního výboru 30. dubna tohoto roku a bylo vám rozesláno pod sněmovním tiskem číslo 337/3.

Jenom připomínám, že jsme už po uplynutí implementační lhůty.

I zde ve Sněmovně ten tisk projednáváme už téměř jeden rok, takže tady bohužel nestihneme implementační lhůtu, ale bylo by dobré tento tisk projednat co nejdříve. Z tohoto důvodu, a já tedy využiji své přihlášky do obecné rozpravy, pokud pan předsedající dovolí...

Prosím. Vážené dámy a pánové, dovolte mi hned v úvodu říct kategorické ne zákonu, který zavádí v České republice institut evropského žalobce.

Pominu přitom fakt, že zavedení a financování úřadu evropského žalobce bude stát evropské daňové poplatníky, tzn. i české, doslova desítky milionů eur. Plat českých evropských žalobců bude totiž dvojnásobek platu nejvyššího státního zástupce, což znamená 290 tisíc korun měsíčně plus náhrady. Takže už to si myslím, že svědčí o tom, že naše hnutí SPD v žádném případě s tímto nemůže souhlasit. Dokonce tady slyším hlasy z pléna , že to bude ještě více.

Podle důvodové zprávy bude mít evropský žalobce dle návrhu velmi úzkou působnost. Bude se zaměřovat pouze na postihování trestných činů, které jsou namířeny proti finančním zájmům Evropské unie, nejčastěji tedy půjde o postih nezákonného nakládání s evropskými dotacemi. Zneužití dotací, tedy dotační podvody, ovšem už po léta postihuje český trestní zákoník. Připomenu, že činy, které by žaloval evropský žalobce, by musel žalovat u českého soudu a podle českého práva. Je tedy tady otázka, k čemu vlastně takový žalobce je, když vlastně dubluje českého státního zástupce a jde v podstatě o zbytečný zásah do suverenity členských států a jejich trestněprávní politiky.

Podobu evropského veřejného žalobce kritizovala také vedoucí vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Proč to všechno? Co komu ku prospěchu? měli bychom se ptát, když evropský žalobce nepřináší nic nového a zdánlivě má na starosti jen velmi, velmi úzký záběr činnosti.

Jen hodně naivní člověk si může myslet, že to je nějaký konečný návrh, kterým vše končí. Evropský žalobce je první krok k odstranění institutu národních státních zástupců, přesně jejich podřízení Bruselem vedeném centrálnímu úřadu.